Tudíž pokud se týká mě, tak já jsem ve druhém čtení dal návrh na zamítnutí, takže o tom budeme hlasovat. V případě, že bude přijat, pak bych tedy atypicky dal návrh na schválení doprovodných usnesení, i když to trošku skřípe, ale nedokážu si představit jiný postup.

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já vím, že je nás tady už trošičku málo, ale všichni se shodujeme možná, že je to naopak příležitost, že tady jsou ti vytrvalí, které zajímá problematika občanů České republiky, přestože je pátek odpoledne a já bych chtěl opravdu vás poprosit, protože ta problematika těch přemrštěných úroků a lichvy, všichni jsme se tady shodli, když to procházelo těmi třemi čteními, že všichni cítíme, že ten problém je, že existuje. A skoro rok jsme zase ztratili tím, že tady hovoříme o problému. Já vidím analogii s těmi exekutory, které jsme tady také řešili v případě toho návrhu na tu teritorialitu a v okamžiku, že to zamítneme teď ve třetím čtení, tak už víme předem, že občané budou přibližně minimálně rok, a to ještě to vidím pozitivně, trpět, budou oběťmi lichvářských praktik, znovu budou končit na různých dávkách, znovu budeme muset společnost to velice zatěžuje tyto problémy a znovu si tady budeme říkat, jak jsou lichváři špatní a jak občané trpí. Můj návrh je skutečně, pojďme mě tedy velice inspiroval a nadchl mě přístup vás všech v případě teritoriality exekutorů a vůbec problematiky exekutorů jako takových, kdy jste našli odvahu, a já vám za to opravdu děkuji všem, že jsme to vrátili k dopracování, vašimi hlasy.

Českomoravská konfederace odborových svazů vlastně říká, že bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízí nepřiměřeně úročené půjčky, které vedou k nezvládnutelnému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. Takže odboráři tím se obracím především na levicové spektrum odboráři vlastně říkají, že je to obrovský problém.

A navíc je tam ještě věta, že budete podporovat podporu zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky. Úplně perfektně nám to zapadá.

Proto jsem vás chtěl poprosit všechny, já vím, že jste naladěni k tomu to třeba zamítnout, ale možná bychom to mohli přehodnotit. Slyšel jsem tady prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyni Zelenkovou, která říkala, že je na tom také ochotna pracovat za hnutí ANO. Hovořili jsme o tom.

Je to opravdu katastrofa, jakým způsobem si ti lidé ten problém je prostě velice, řekl bych, dramatický a celospolečenský.

Já sám bych uvítal zastropování úroků, protože je to skutečně náročné. Proto jsem vás chtěl poprosit, už se nebudu opakovat, jestli bychom to nezamítali, protože na základě i těch exekutorů mám zkušenosti, že když se to nezamítne a udělá se pracovní skupina, všichni se na tom sejdeme, všichni dohromady podáme návrh společný, tak to bude rychlejší a lidem ulevíme. Mám zde faktickou poznámku. Budete druhý, pane poslanče , před vámi je pan poslanec Opálka. Já osobně tedy nebudu podporovat návrh na zamítnutí, ale o tom to teď není. Já bych chtěl poprosit, abychom se zamysleli nad situací, kdy tady ve Sněmovně pravda, v pátek odpoledne probíhá projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení, čili hlasuje se o tom, jak budou zákony vypadat předtím, než je pošleme do Senátu, a nevidím tady žádného člena vlády, a to ani pověřeného ani nepověřeného, jak bývalo dříve zvykem se vymlouvat jeden na druhého, že pověření má ten či onen. Upřímně říkám, že nevím, jak si s tou situací poradit.

Ano, já vaší žádosti vyhovím.